Volební komise pověřuje svého předsedu, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu za prvé s návrhy kandidátů na volbu členů Rady České televize dle usnesení volebního výboru.

Za druhé, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, výbor i komise navrhují volbu tajnou. Ještě jednou, kolegyně, kolegové, pro vás připomenu, z 15 nominovaných, nebo z 15 kandidátů, budeme vybírat pět členů. Nyní prosím, pane předsedo, abyste po vyžádání si klidu v sále otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

Nikoho nevidím. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Podle vašeho návrhu, pane předsedo, nyní bychom měli dát hlasovat o způsobu volby. To znamená, návrh zní, že volba na členy Rady České televize proběhne jako volba tajná.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 181. Přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 124, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžete pokračovat. Děkuji a v tom případě mohu pouze konstatovat, že ve Státních aktech je vše připraveno. Do té doby, pane předsedající, prosím o přerušení zasedání Sněmovny pro průběh voleb a ihned po sečtení výsledků, zhruba za necelou hodinu, potom výsledky vyhlásím. Ještě než přeruším schůzi, tak přečtu omluvenky a pak se hlásí s přednostním právem pan předseda Stanjura.

A nyní tedy s přednostním právem pan předseda Stanjura.

Děkuji.